Komunikovali jsme i s experty na tuto problematiku. Jednou z těch platforem byl i vědecký seminář k Ústavě v dubnu tohoto roku. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu poslanci Miholovi.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Já respektuji právo pana předsedy Miholy a jeho poslaneckého klubu na rozhodnutí v této otázce.

Málem nám řekl, že když schválíme tuto novelu, tak přestanou fungovat bezpečnostní složky v našem státě a obranu si budou muset zabezpečit pouze individuálně naši občané. Mně vadí ta logická chyba, která byla ve vystoupení pana předsedy Miholy.

Ale co ta směrnice, kterou prosadila evropská lidová strana mimo jiné?

Já bych poprosil pana předsedu Miholu o jednoznačnou odpověď ano, nebo ne?

Jenom faktické podotknutí.

Tak si to snad vyčítat nemusí. Děkuji. Ještě jedna faktická poznámka paní poslankyně Černochové. Kolega Stanjura také ještě jednou. Jenom v reakci na pana kolegu předsedu TOP 09 Kalouska. Ano, je to dost pravděpodobné. Na druhou stranu Británie je v úplně jiné situaci, než v jaké je Česká republika.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já vám přečtu, co v tom zákoně je, a je to tam už teď! Státní orgány, orgány územních samosprávních celků a právnické a fyzické osoby jsou povinny se podílet na zajišťování bezpečnosti České republiky. Rozsah povinnosti a další podrobnosti stanoví zákon.

2. Toto právo pak může být zákonem omezeno a zákonem mohou být stanoveny další podmínky jeho výkonu a tak dále.

Děkuji panu poslanci Lankovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Ústava je základní zákon země a já se domnívám a jsem přesvědčen, že nemáme tento zákon měnit účelově kvůli jedné špatné směrnici Evropské unie.

Směrnice je po schválení závazná a jako taková bude implementována, a samotná implementace není mechanický převod 1:1.

Domnívám se, že Ústava je v tomto případě zneužita k volební kampani bez podstatného důvodu.

Ze všech výše uvedených důvodů návrh tohoto zákona nemohu podpořit. Děkuji za pozornost.

Máte slovo, pane ministře. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem si myslel, že dnes už nebudu mluvit k tomuto tématu, protože v prvém i druhém čtení zaznělo mnoho informací. Já jsem si myslel, že se mi podařilo některé mýty a bludy vyvrátit, ale zjevně se tak nestalo. Když jsem například, vaším prostřednictvím oslovuji pana kolegu Zlatušku, slyšel jeho výroky, je zjevné, že ve vyvracení bludů budu muset ještě chvilku pokračovat. My jsme vláda proevropská, já si myslím, že většina této Sněmovny je proevropská.

A jestli dnes kvóty v Evropské unii nefungují, fungovat nebudou a nikdy fungovat nemohly, tak přece nebudeme hrát populistickou hru, že vezmeme dalších deset migrantů, kteří okamžitě odjedou do Spolkové republiky Německo, a my si se Spolkovou republikou Německo s těmito lidmi a o tyto lidi budeme hrát nedůstojný pingpong. A nedůstojný i vůči těm deseti lidem, které bychom přijali. Byli jsme toho svědky, když jsme přijali dobrovolně irácké křesťany, a dodneška problém není vyřešen, přátelé.

Pokud by přes naši zemi prošlo 40, 50, 100 tisíc lidí, tak ještě za dva, tři, čtyři roky by nám je Spolková republika mohla prostě vrátit.